Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 113 je přihlášeno nakonec 96 poslanců a poslankyň, pro 52, proti 27. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A to je tedy vše v rámci tohoto bodu. A posuneme se dál, tento bod končím.

Já k tomuto otevírám rozpravu, jestli se někdo hlásí. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. A přikročíme k hlasování.

Kdo je proti? V hlasování číslo 114 je přihlášeno 100 poslanců a poslankyň, pro 90, proti nikdo. A můžeme tedy přejít k otevření bodu. Podle dohody by opět neměly být uplatňovány faktické poznámky.